Nejen senioři potřebují podporu. Nízké důchody, o kterých zde byla zmínka, je potřeba řešit důchodovou reformou, tedy systémově. Paní ministryně dnes zmínila, že nepodpoří náš pozměňovací návrh a že bude hledat systémovou pomoc pro samoživitelky, samoživitele a rodiny s dětmi. To znamená, že si to trochu protiřečí. Hledámeli u důchodů systémové řešení a zároveň podporujeme důchodce částkou 5 tisíc korun jednorázovou, pokud paní ministryně říká, že chystá systémové řešení u sociálních dávek pro samoživitelky a samoživitele, tak tu jednorázovou pomoc jim nedává. A to je pro mě nemyslitelné. Paní ministryně dnes na začátku své řeči řekla: Nemůžeme se vykašlat na jednu z nejzranitelnějších skupin obyvatel. A já jenom musím konstatovat, že matky samoživitelky a otcové samoživitelé tvoří druhou nejohroženější skupinu, která je ohrožena chudobou. Proto tedy nechápu, že nemyslíme právě i na tuto skupinu.

Děkuji předem za případnou podporu našeho návrhu. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Ještě než dám paní poslankyni Valachové slovo, požádám znovu sněmovnu o klid a případné debaty aby byly přeneseny do předsálí. Ještě počkejte chvilku, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající.

Stejně tak chci upozornit, že to byla společná vláda hnutí ANO a sociální demokracie, která zmrazila odchod do důchodu, zastropovala a nezvyšuje odchod do důchodu.

A na závěr.

Myslím si, že v tuto chvíli máme připravenu reformu, která by byla funkční.

Takže si sáhněte do svědomí, kdo bránil tomu, že nás důchodová reforma bude něco stát. A já věřím, že v tom letošním roce můžeme změnit přístup k tomu, že zkrátka důchodová reforma nás něco stát bude, a můžeme ji zavést. Děkuji vám za pozornost. Nyní paní poslankyně Pekarová Adamová. Také, než jí dám slovo, znovu požádám sněmovnu o klid!

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. A já jsem přišla podpořit to, abychom měli na důchody i v příštích letech. To chci podpořit zejména. A myslím si, že bychom měli zejména důchody, které budou potřeba platit za rok, za pět, za deset, za dvacet mít na srdci my všichni. Je tedy nutné ke všem návrhům, které se týkají důchodů, přistupovat s vědomím toho, že bychom měli podpořit to, na co máme a co si můžeme dovolit. A my v tomhle roce máme rekordní zadlužení, má se blížit až 500 miliardám korun, a tudíž z toho jednoznačně vyplývá i odpověď na to, jestli na to máme.

Ale to si asi všichni umíme představit, že už bylo času dost. To jsou fakta.

Zároveň jsme ale jedním dechem vždycky žádali a zdůrazňovali, že je nutné připravit reformu, že je nutné nehledět jen na ten vždycky příští rok, ale dívat se právě na delší horizont. Protože velká, naprostá většina současných penzistů určitě i za dva, pět let bude chtít důchody brát. A krom toho, že bude potřebovat penzi, tak bude potřebovat také sociální péči, zdravotní péči, to všichni přece víme. To jsou všechno systémy, které musíme být schopni ufinancovat.

O to nám jde zejména. Ne o to, abychom jednorázově vzali peníze, které nemáme, vzali je z kapes dětí, které je budou platit, a přidali a stali se lepšími v očích těch, komu dáváme ty peníze.